Pane ministře, máte slovo.

Děkuji za slovo.

Ze zdanění tento pozměňovací návrh vylučuje ty pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a také nežádoucím způsobem zužuje definici pojmu stavební pozemek. Přijetí senátního pozměňovacího návrhu povede tak jak před rokem 2016 k obcházení zákona o dani z přidané hodnoty, takže pozemky, které jsou zjevně připravené k další výstavbě, budou vydávány za pozemky neurčené k výstavbě a budou se prodávat jako osvobozené od daně, i když by měly být správně zdaněny. Pane předsedo, já se omlouvám.

Většinou jim vezmu tablet.

Prosím, můžete pokračovat, pane ministře. Takže stručně řečeno, pokud budete hlasovat za senátní návrh, budete hlasovat za obcházení daní, abych to zdůraznil.

Na základě výše uvedených argumentů nemohu souhlasit se zněním senátního pozměňovacího návrhu a navrhuji setrvat na znění daňového balíčku schváleného Poslaneckou sněmovnou. Závěrem bych chtěl upozornit, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na znění, které schválila, účinnost zákona nastane 15. dnem po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře.

Prosím, pane senátore.

Protože tam byl hojně diskutován zejména bod úpravy DPH v oblasti odpočtu daně u České televize a Českého rozhlasu. Potom se otevřela samozřejmě podrobná rozprava, kde byla řada pozměňovacích návrhů, ale prošel pouze jediný pozměňovací návrh a to byl ten, o kterém se zmiňoval pan ministr. Já možná bych v některých věcech souhlasil, v některých nesouhlasil, co tady pan ministr řekl.

Potom dle mého jsme šli do druhého extrému.

Potom manželka řekne, že ten pozemek je malý a že bychom chtěli odkoupit ještě od souseda zahradu, která má také 400 m2.

Takže to jenom stručně vysvětlení, ty dva důvody, které tam jsou. A tedy vlastně ten Senát navrhuje co? Navrhuje, aby se zdaňoval pouze pozemek, na kterém bude stavba.

Takže to je snad ode mne k tomuto pozměňovacímu návrhu všechno. Pokud by byly dotazy, rád zodpovím. Děkuji. Já vám děkuji, pane senátore.

Dobrý večer. Ono to vypadá, jako bychom měli rozhodnout hlasováním o té jedné jediné věci, o které mluvil jak pan ministr, tak pan senátor, a to prostě není pravda. Ale máme rozhodnout o úplně něčem jiném.

Máme zpoždění déle než čtvrt roku. Oficiálním důvodem proč tento návrh vznikal, je, že koalice chce zvýšit slevy na druhé a další děti.

Takhle to máte mimochodem napsané ve své koaliční smlouvě, která je veřejná, kterou jsem si přečetl.

Protože kdo by chtěl platit daně, že, když jsou na to legální nástroje.